Děkuji, paní poslankyně. Nyní si dovolím otevřít rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Zeptám se v tuto chvíli, zda se někdo hlásí z místa do rozpravy? Zeptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Paní ministryně, máte zájem o závěrečné slovo? Paní zpravodajka má zájem? Nemá, děkuji. Takže nyní přikročíme k hlasování o navrženém usnesení.